Možná budu pokárán paní předsedkyní, ale myslím si, že prostě pan Bartoš je člověk, který digitalizaci v rámci koalice rozumí a měl by se jí věnovat na sto procent. Proto si myslím, že pokud by vláda přišla s tím, že rozšíří počet ministrů, a vznikl by tam jenom vicepremiér pro digitalizaci, myslím, že bych byl poměrně rád a mohl bych pro zřízení DIA hlasovat. Myslím si, že tu nejsou dořešeny tak, jak bylo zmíněno, kompetence v rámci kompetenčního zákona, a to včetně státních podniků a včetně zadávání veřejných zakázek. Myslím, že by právě tyto dvě oblasti zasloužily nějakou diskusi.

Já to chápu, že je to vaše priorita, ale prostě my některé věci vidíme jinak a myslím, že by se o tom mělo mluvit. Nechci tu opakovat ty finance.

Zase je to věc možná koncepčního pohledu na věc.

Takže bych jenom, protože tu paní Dostálová není, tak myslím, že by bylo asi správné dle jednacího řádu, že bych si chtěl osvojit i ten návrh vrácení k přepracování. Děkuji, mám to zaevidováno. Vnímám, že se hlásí pan ministr, jenom načtu došlé omluvy.

Pane ministře, můžete se ujmout slova. Já bych chtěl jen zareagovat asi na dvě věci, velmi krátce.

Naopak i na MMR jako první věc, kterou jsem využil ve věci třeba digitalizace stavebního řízení, tak jsem požádal Ministerstvo vnitra, požádal jsem NÚKIB, zda můžu dostat na zápůjčku na konzultace architekty, kteří pomohou vyhodnotit řešení tak, jak bylo navržené.

To je zcela zásadní.

Toto je samozřejmě struktura nepostačující.

Já si myslím pokud se nepletu, ale můžeme se podívat že to byly vyšší desítky milionů, kolik stála implementace daňových změn, pokud v daném roce byl nějaký zásadní daňový balíček.

Proto takovéto věci bychom neměli hlasovat. A naopak připomenu, že jsem navrhoval už v té předchozí rozpravě zkrácení na 30 dní. Děkuji. Děkuji, ano, tento návrh je také poznamenán. Už nevnímám žádné zájemce o vystoupení v obecné rozpravě, čili obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj má, pan ministr nikoli. Prosím, pane zpravodaji.

Následně bylo navrženo panem ministrem zkrácení lhůt o 30 dní, tedy na 30 dní. Potom jsme zaznamenali návrh vrácení k přepracování. Také děkuji.

Zopakuji, aby každý věděl, o čem bude hlasovat: budeme hlasovat o návrhu, který padl, a sice návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu na vrácení k dopracování? V hlasování číslo 49 bylo přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 69. Nyní se proto budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevnímám žádný návrh, takže přistoupíme k hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh garančního výboru? Kdo je proti? V hlasování číslo 50 bylo 142 hlasujících, pro 139, proti 0.